Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Jedná se o bod programu, který už navrhoval pan kolega Bartošek. Tedy odvolání pana Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny. Byli jsme v minulých týdnech svědky pojmologické diskuze koncentrační tábor, pracovní tábor, internační tábor, sběrný tábor.

A ty oběti si zaslouží, aby jejich jména padla tady na plénu Sněmovny, protože to, že tito lidé v tomto táboře zemřeli, to, že tito lidé zemřeli v táboře, který byl oplocen, a žádné díry v tom plotě nebyly, to, že tito lidé by jinak žili, žili úplně jinou kvalitu svých životů, kdyby v tomto táboře neskončili. Nezpochybňujme utrpení ať už jakékoli skupiny obyvatel! Janeček Jan

Čermáková Kristýna Serynek František Janeček Karel

Růžička Antonín Růžičková Františka Kovářová Anna Kovářová Marie Růžička Josef Karel

Růžičková Božena

Zdeňka Růžička Bohumil Růžička Jiří Zdeněk

Danielová Božena

Růžička Jan Janeček František Růžičková Helena

Růžička Jan Růžička Karel

Procházka František Procházka Zdeněk Procházka František Procházková Marie Winter Zdeněk Růžička Antonín Růžička Karel Růžička František Růžička Jan Růžička Robert Růžičková Marie Růžička Jan Růžička Antonín Růžička Ladislav Růžička Robert

Studený Antonín

Čandová Františka Růžička Jan Růžičková Marie

Růžička František Benešová Kristýna Marie

Růžička František Růžička Alois

Růžičková Barbora Růžička Emil Růžička Rudolf Růžička Zdeněk Růžička Alois Růžička Antonín Růžička Antonín Růžička Karel Hospodářská Marie Hospodářská Marie Anna Hospodářská Zdeňka

Růžička František Růžička František

Růžička František Růžička Karel Černý Jan Růžička Ondřej Růžička Karel Růžička Lukáš Čermák František Čermák Karel Růžičková Božena

Růžička Emil Růžička Antonín Růžička Antonín

Já vám děkuji, pane poslanče. Dále se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů pan poslanec Jiří Mihola od 14 hodin do konce jednacího dne. Máme vyčerpány písemné přihlášky ke změně pořadu. Pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. V případě, že tento bude zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny, navrhuji, aby byl zařazen jako první bod dnešního jednání. Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o zařazení nového bodu, vyřazení, změnu pořadu. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?